Ano, slyšíte dobře.

Různé nucené zateplování, teď to také chystáte, že si budou muset nově draze zateplovat lidé domy, ale i činžáky a tak dále.

další půjčku si berete a chci zdůraznit, že Evropská unie žádné peníze nemá, jak víte. Ona už nemá peníze, ona vydává dluhopisy. Vydává dluhopisy na to a za ty dluhopisy ručí všechny členské státy, včetně České republiky, takže si půjčuje na to, aby vůbec mohli přerozdělit nějaké peníze.

To jsou naše peníze a je to na základě ručení České republiky, to znamená ručení všech občanů v České republice. K té půjčce máme samozřejmě zásadní výhrady, ale nejenom my jako SPD, ale navíc o výhodnosti této půjčky panují pochybnosti i mezi ekonomickými experty, včetně členů Národní rozpočtové rady vlády. Tento krok navíc směřuje zcela proti deklarovanému záměru vlády ozdravit veřejné finance. Ale na to už jsme si zvykli.

Prostě lžete permanentně!

Ale to je dneska Evropská unie, to je politika Fialovy vlády. Tato astronomická půjčka od Evropské komise znamená pouze další nárůst veřejného dluhu České republiky o více než dva procentní body.

Přitom Česká republika má kvůli Fialově vládě již aktuálně druhý nejvyšší meziroční růst zadlužení v rámci Evropské unie, a to o 1,7 procentního bodu a celkový státní dluh České republiky na konci prvního čtvrtletí letošního roku, jak už jsem uvedl, přesáhl již tři biliony korun.

Takže, jak hospodaří Fialova vláda?

Už podruhé! Už jste je okradli letos v červnu od června v průměru o tisíc korun měsíčně, protože jste zrušili tu zákonnou valorizaci, na kterou měli v červnu občané nárok. Tady bych jenom zdůraznil, že to byla valorizace na základě vysoké inflace, kterou způsobila vaše vláda, protože inflace v České republice je jednou tak vysoká cca, než je průměrná inflace v Evropské unii.

Na jaře už to říkal premiér Petr Fiala v médiích.

Našim lidem vezmete a přerozdělíte Ukrajincům a na drahé, předražené různé zahraniční zakázky, které tady ještě paní ministryně obrany Černochová tají pozadí těch zakázek.

Takže tohle to je politika Fialovy vlády a to číslo, kolik jste vydali na ty Ukrajince, to je tady potřeba zopakovat, protože je to nová informace.

Byla to obrovská lež, kterou jste obelhali celou Českou republiku.

Ale zlegalizovat ekonomické migranty tímto způsobem, to je opravdu vrchol. To je samozřejmě problém a já znovu zdůrazním, že SPD chce být v příští vládě a tato opatření, tato škodlivá opatření, škodlivé kroky zrušíme. Zrušíme je a uděláme opět pořádek, aby český občan byl na prvním místě. Teď samozřejmě Fialova vláda ještě ten problém eskaluje dále, protože Evropská unie přišla s dalším návrhem...